Prosím jenom pro zápis. Takže prosím, aby bylo uvedeno, že jsem hlasoval pro zamítnutí. Děkuji. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Děkuji. Ostatní dva přihlášení měli stejný návrh, to znamená, je zde návrh, abychom přikázali tento návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Je zde ještě jiný návrh na jiný garanční výbor? Další návrh nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 121, přihlášeno 179, pro 70, proti 24. Tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a už vidím, že zde jsou návrhy na přikázání dalším výborům. Prosím, nejdříve pan poslanec Pávek. Děkuji, pane předsedo. Já bych navrhoval, aby jako další výbor byl hospodářský. Ano, děkuji, poznačil jsem si. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji rozpočtový výbor, protože si myslím, že to opatření má vliv na celkový vývoj hospodářské situace v této zemi. Ano, děkuji. Je zde ještě další návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím, že by se hlásil. Nejprve kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůtu pro druhé čtení prodloužili na osmdesát dnů. Tím jsme se vypořádali s veškerými hlasováními k tomuto bodu a já končím bod 95. Všem děkuji.